Pak tady máme dávky nemocenského pojištění, tam výdaje vzrostly o 3 miliardy korun. Tomu pravděpodobně rozumím, je to z hlediska možná částečně právě té uprchlické krize. 610 milionů tady máme dávky pomoci v hmotné nouzi.

Potom je tam, tuším, doplatek na bydlení, a ta třetí částka, jak říkám, je mimořádná okamžitá pomoc.

Také digitalizace pětitisícového příspěvku, která funguje tak nějak na půl plynu, skoro vůbec bych řekl, že nefunguje digitalizace u příspěvku na bydlení, poněvadž...

Právě z finančního úřadu všechny ty informace právě k lidem, kteří to podají, protože víme to, že se to vyplácí o něco později vím, že na to mají 30 dnů, ale už mám takové zprávy, že se to prostě a jednoduše nestačilo dovyplatit, poněvadž tam hapruje právě komunikace systémů z Finanční správy s tím, co požadují úřady práce.

Děkuji moc. Děkuji. Připraví se prosím pan poslanec Navrátil.